Přínosem návrhu je i dodržení zásady legislativní zdrženlivosti. Tento návrh nijak nezvyšuje míru rizika nezabezpečení veřejného zájmu na správném stanovení a vybrání daní. Milé kolegyně a kolegové, budu rád, když tento návrh potom podpoříte ve třetím čtení, a v podrobné rozpravě se ještě k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych se chtěl zmínit ke svému pozměňovacímu návrhu, který se týká tohoto sněmovního tisku. Je to pouze pět řádků: Správce daně zveřejní v jím vedeném veřejně přístupném seznamu držitelů povolení k provozování daňového skladu informaci o výši zajištění daně a informaci o tom, jakou formou je zajištění poskytnuto. Pokud správce rozhodne o snížení zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně, vyznačí tuto skutečnost do uvedeného seznamu včetně výše řádného i sníženého zajištění. Tolik citace pozměňovacího návrhu. Ministerstvo financí, tedy vláda k tomu vyjádřila nesouhlas se zdůvodněním, že to není žádným protikorupčním opatřením a že konkrétní údaje z jednotlivých řízení nemohou být poskytnuty. Je to samozřejmě věc názoru. Ve zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu, který jsem podal, je to formulováno takto a rád bych vás s tím seznámil, protože nesouhlasím se stanoviskem vlády. Kromě provozních nákladů na existenci skladů hrají významnou roli i náklady na zajištění daně. Informace o výši zajištění nelze chápat jako informaci důvěrnou, související s ekonomickou situací subjektu.

Případné snížení zajištění daně povolené jejím správcem je nutno vnímat jako formu státní podpory. Ve skutečnosti totiž jde o zvýhodnění konkrétního subjektu v soutěži se subjekty podnikajícími ve stejném oboru. Proto i publikování informace o povoleném snížení zajištění daně není porušením daňového tajemství, ale naopak by mělo být povinnou informací, stejně jako všechny jiné výhody, které stát poskytuje nikoliv celoplošně, ale pouze konkrétním subjektům trhu. Protikorupční potenciál lze pak spatřovat v tom, že nebude možno zvýhodnit neoprávněným snížením daně subjekt, který je jinak na trhu veřejně považován za subjekt s nestandardním chováním.

Věřím, že to ještě projednáte jak ve výborech, tak ve vašich poslaneckých klubech a tak, jak se již stalo nejednou, i přes nesouhlasné stanovisko vlády nebo zpravodaje tento pozměňovací návrh získá podporu.

Máte slovo. Pane předsedo, to nevadí. Já jsem čekal, že se vrátí pan poslanec Plzák. Já jsem mu chtěl jenom odpovědět. To samozřejmě není pravda. Nebyl tady, tak odpovím za něj.

Nikoho nevidím, v tom případě obecnou rozpravu končím. Táži se, zda pan zpravodaj anebo pan vicepremiér si chce vzít v současné době závěrečné slovo. Není tomu tak? Jenom jsem chtěl podpořit návrh pana poslance Fiedlera, který chápu, že je kontroverzní, a chápu, že správce daně se mu brání.

A snad jsme se tu všichni shodli na tom, že nejlepší obranou proti korupčnímu prostředí je prostě veřejná kontrola.

Není to úplně černobílé rozhodnutí, ale myslím si, že v rámci priority omezování korupčního prostředí si ten návrh zaslouží svoji podporu. Já vám děkuji. Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. S přednostním právem se se svými pozměňovacími návrhy hlásí pan zpravodaj Kalousek. Máte slovo.

Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.